Jako první je stále přihlášen pan poslanec Ondráček.

My zde hovoříme v tom návrhu usnesení, který jsme včera ve skupině poslanců, a jsem velmi rád, že jsme se dokázali sejít napříč všemi politickými kluby, kteří jsme tento návrh připravovali, deklarovali to, že... nebo vyzýváme vládu k tomu, aby byla připravena vyslat v případě žádosti, nebo podané žádosti Policii České republiky. My nemůžeme vyslat Armádu České republiky. Uvědomme si to, že za této situace, která teď je, nemůžeme během chvilky vyslat Armádu České republiky, protože by bylo potřeba si přečíst Ústavu České republiky a tam to máme přesně popsáno, za jakých podmínek a kdo schvaluje vyslání Armády České republiky mimo území České republiky.